14.

Už to zaznělo. Pro jistotu znovu upozorňuji, je zde navrženo, aby s návrhem byl vysloven souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 365/1. Já poprosím pana poslance Tomáše Martínka jako zástupce navrhovatelů, aby předložený návrh uvedl. Zvláště ti, kteří hovoří před lavicemi, nechci jmenovat, nechci ukazovat, stejně mě neslyší.